Jako druhý náš návrh, který jsem přednesl a jako třetí bych poprosil o hlasování o návrhu paní poslankyně Vostré. Já jsem připraven podpořit všechny tři, ale chci mít tu nejjednodušší a nejvelkorysejší vůči městům, pak to kompromisní, pak případně návrh, který přednesl klub KSČM.

O tom ještě se bude hlasovat.

Dobrý podvečer. Já se budu snažit být stručný. Reaguji tady na pana kolegu Stanjuru, který prohlásil, že nezná žádného starostu, který by byl nespokojen s rozpočtovým určením daní, takže bych ho pozval 15. června.

Za druhé. Já jsem za svůj pracovní život zažil řadu krizových situací a vždycky ta krizová situace je nějaká výzva. Já pamatuji minulý režim, a kolik bylo v minulém režimu krajů? Jestli se dobře pamatuji, bylo sedm. Když to fungovalo tenkrát se sedmi kraji a nebyly dálnice, tak proč to dneska nemůže fungovat v sedmi krajích?

Děkuji.

Ale nevím.

Já si myslím, že ne! Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Miroslav Kalousek a připraví se v obecné rozpravě pan zpravodaj Tomáš Martínek. Jenom pro pana poslance Hájka jako pamětník. A já jsem patřil k těm, kteří v té vstupní diskuzi navrhovali konečné číslo pět. Všichni víme, že to skončilo číslem čtrnáct.

Děkuji za slovo.